Čili skutečně se hovořilo o reformě policie, dokonce v roce 2011 byla jakási komise, kterou vedl bývalý pan policejní prezident Tomášek.

Vlastní práce komise pro reorganizaci policie.

To je nemravnost, to si myslím, že bychom měli také řešit.

Ale za b) Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality slouží Kriminální policie a vyšetřování.

Za trestné činy, které odhalí vlastním šetřením, pokud nerozhodne o jejich postoupení dle místní a věcné příslušnosti jinému policejnímu orgánu, nebo které převezme na základě rozhodnutí ředitele Útvaru po předchozím souhlasu místně a věcně příslušného policejního orgánu, nebo které byly přikázány rozhodnutím nadřízeného vedoucího pracovníka nebo státního zástupce.

Já samozřejmě jsem byl velmi překvapen, když během týdne najednou došlo k tomu, že je na stole reorganizace policie.

A poslední věc.

A ta obava byla jednoduchá a prostá.

Před zahájením operativně pátrací činnosti formou získávání poznatků ze zájmového prostředí oprávněný policista informuje svého přímého nadřízeného, nebo v době jeho nepřítomnosti příslušného vedoucího policistu.